Radi utvrđivanja broja poslanika prisutnih u sali, molim da ubacite svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice.

Ovo je još jedan Predlog zakona koji smo predložili sa ciljem, dakle poslanički klub Demokratske stranke i ja, predložili sa ciljem ravnopravnije socijalne raspodele i ravnopravnije regionalne raspodele. Dakle, mi smo ovde kao Skupština, u proteklih pet godina donosili zakone koji su sistemski smanjivali prihode lokalnih samouprava. Videli smo kroz zvanične izveštaje Fiskalnog saveta da su budžeti lokalnih samouprava u izuzetno teškom stanju, čak su oni dramatično upozorili da su neki radovi i pred bankrotstvom. Što može ugroziti i fiskalnu stabilnost i finansijsku stabilnost čitave Republike Srbije. Iz tog razloga, ali i iz drugih razloga smo predložili zakon, koji kaže da se članom 1. predloga zakona vrše izmene u članu 35. važećeg zakona tako da jedinici lokalne samouprave pripadaju porezi, ne samo na njenoj teritoriji i već van njene teritorije i to između ostalih poreza i porez na dohod građana i to na prihode od 74% od poreza od zarade, koji se plaća prema prebivalištu za posao osim za zaposlene u javnom sektoru, uključujući opštu državu i javna preduzeća, kao 100% udela u porezu na zarade koje plaćaju zaposleni u javnom sektoru, uključujući opštu državu i javna preduzeća proporcionalnog i jednakog udela u populaciji lokalne samouprave u ukupnoj populaciji Republike Srbije po poslednjem popisu. Šta ovo znači? Dakle, mi znamo da su podaci da u Srbiji u ovom trenutku, u javnom sektoru, javnoj upravi i javnim preduzećima radi oko 700.000 zaposlenih. Da u Srbiji postoji 36 javnih preduzeća i da porezi pripadaju, uglavnom, najvećim centrima gradovima, u kojima ti ljudi rade. To je jedan od izvora nepravedne preraspodele u regionalnom smislu. Naš predlog ide na tu stranu, jer sledimo logiku da ljudi u javnom sektoru, koji rade u bezbednosti, vojsci, policiji, u elektroprivredi, oni koji rade u obrazovanju u zdravstvu podjednako doprinose svim ljudima u Srbiji. Da li živeli u Beogradu, Kragujevcu, Nišu, Novom Sadu ili manjim mestima, pa da shodno tome porezi pripadaju proporcijalno svim građanima Srbije. Na taj način bi se obezbedilo 300 miliona evra, podeljeno sa sedam miliona ljudi, u proseku 43 evra po stanovniku, što bi značilo da za jedno malo mesto od 10-ak hiljada stanovnika, to znači 430.000 evra dodatnih prihoda, a za ta sredstva mogu da se reše značajni problemi.

Konstatujem da predlog nije prihvaćen. Narodni poslanik Balša Božović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o odbrani. Dame gospodo narodni poslanici, kao što ste upoznati sa stanjem u vojsci, predložili smo, poslanički klub DS i ja lično set zakona koji se odnosi na vojsku, koji se odnosi na odbranu Republike Srbije. Mnoge stvari su potpuno zastarele. Mnogi se mehanizmi više ne koriste kada je u pitanju razvoj sistema odbrane. Znamo vrlo dobro u kakvom je stanju naša vojska. Znamo vrlo dobro da u poslednjih pet godina se Vlada ponaša na način kao da nam vojska i ne treba, kao da vojnici ne zaslužuju pristojan život, kao da oni nemaju prava da svoju porodicu obezbede na jedan siguran i normalan način, kao što to rade njihove kolege iz inostranstva. Vojnici su danas sve siromašniji. Oni u velikoj meri danas napuštaju svoju profesiju i ono što je veliki problem za budućnost u Srbiji jeste što će postojanje vojske biti zaista teško održivo bez vojnika, bez onihkoji tu vojsku zapravo i čine. Sutra se takođe može dogoditi da Srbija ima najmoderniju tehnologiju kada su u pitanju i avioni i borbena sredstva i vozila i sve ono što čini jednu vojsku dobro opremljenu. Ali, ako nemamo vojnike i ako oni nemaju dobar doručak, ako ne mogu svoju porodicu da prehrane, ako ne mogu da plate svoje račune, onda ta vojska zaista nema budućnost. To nisu ni avioni, to nije tehnika, to su ljudi, a pre svega patriote koji su svoju životnu profesiju odabrali, vojničku profesiju, što svakome od nas treba da služi na čast, pa naravno i Vladi Republike Srbije koja ih godine u godinu sve više siromaši i sve više ponižava. Ne možemo da govorimo danas o vojsci kroz avione koje smo poručili, a stari su preko 20, 30 godina. Ako vojnik nema čizme koje mogu da pretrpe zimu, ako nema cipele sa kojima može da hoda na proleće i leto, onda ta vojska jednostavno nema dostojanstvo i onda je pitanje kako i na koji način mi želimo da građanima objasnimo da smo zapravo za to da im obezbedimo bezbednost, da im obezbedimo sigurnost ako se bezbedno i nesigurno osećaju sami vojnici. To je suštinska razlika između perioda kada je ministar odbrane bio Dragan Šutanovac, kada je vojska bila moderna, profesionalna, dobro opremljena i zadovoljna svojim primanjima za razliku od vremena kada je vodi bivši julovac. Zahvaljujem.

Narodni poslanik Balša Božović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama Zakona o glavnom gradu.

Ono što je sada na dnevnom redu jeste predlog, imamo izbore u Beogradu u redovnom roku, oni će biti u martu sledeće godine. Ovo nije izborna godina i imamo jednu fer ponudu za vas da pred te izbore usvojimo zakon u godini koja nije izborna i da po Zakonu o glavnom gradu sutra dan kada dođe vreme za izbore gradonačelnika biramo neposredno. Znam da u tom slučaju biće potpuno drugačija srazmera snaga nego što je to danas i želim da predložimo neposredan izbor za gradonačelnika Beograda, za gradonačelnika glavnog grada zato što građani žele da znaju za koga glasaju. Ono žele ime i prezime čoveka koji ima integritet, koji ima program, koji ima rezultate iza sebe i koji može Beograđane da uveri da je on najbolje rešenje za njih. Ne možete se do veka kriti iza Aleksandra Vučića. Ne možete se do veka kriti iza onih lažnih obećanja koje ste dali još 2012. godine, pre više od pola decenije.

Mi predlažemo neposredan izbor za gradonačelnika po modelu kako je bio izabran i pokojni Nenad Bogdanović, kao jedini neposredno izabrani gradonačelnik Beograda u njegovoj istoriji. Kao takav imao je sjajne rezultate, preporodio infrastrukturu, vratio je sve ono što je 90-tih godina ste upravo u ovoj koaliciji oduzeli građanima i jednostavno vodio Beograd na način da je ceo svet priznavao Beograd kao grad budućnosti. Dobili smo taj epitet i kao stranka i kao neko ko je vodio taj grad, a naravno i Beograđani koji su zajedno sa pokojnim gradonačelnikom Nenadom Bogdanovićem i ostvarivali sve ove pobede i pokušavali da od Beograda naprave zaista pristojno mesto za život. Mislim da je ovo jedinstvena prilika da pokažete da li se plašite tih izbora i da li ćete vi građanima dozvoliti da oni kažu ko će da bude sutradan njihov gradonačelnik i čovek kojem će dati glas, kome će verovati na reč i kojem će zaista poverovati da Beograd opet može da postane svet, da opet može da bude pristojno mesto za život, nego što je to u poslednje četiri godine. Zahvaljujem. Stavljam na glasanje predlog.

Narodni poslanik Balša Božović, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica u ulozi i odgovornosti najviših organa vlasti u bespravnom rušenju objekata u beogradskoj četvrti Savamala i utvrđivanju činjenica odgovornosti lica koja su izvršila rušenje navedenih objekata. Zahvaljujem. Kada je u pitanju Savamala, jako bi me interesovao odgovor bilo kog člana Vlade, ili predsednika Republike Srbije šta bi se dogodilo da njima neko sruši kuću, da njima neko sruši stan, da vi budete ti, predsednice Skupštine, koja ste isterani iz svoje kuće, vezani u sred noći, onemogućeni da pozovete policiju, ili omogućeni, ali ta policija da ne dođe. To su sve stvari koje tište Beograđane i građane Srbije, iz prostog razloga što to sutra može da se desi bilo kome od nas. Umesto Savamale, moglo je da se dogodi da bude srušen dom zdravlja. Umesto Savamale moglo je da se dogodi da bude srušen neki objekat javne namene. Policija nije reagovala te noći. Ministar policije još uvek je ministar i nije podneo ostavku. Direktor policije je još uvek direktor i nije podneo ostavku. Predsednik Vlade je postao predsednik Republike. Pogledajte samo koliko se izbegava ova tema, iz prostog razloga što cela čaršija zna ko je rušio u Savamali, ko je naredio rušenje Savamale, ko je sutra uklanjao dokaze u Savamali. To su stvari koje krijete, ali nikada nećete moći da ih sakrijete. Svako od vas zna da ćete kad tad doći u situaciju i da ćete se sa ovim suočiti. I, samo da znate, nikada nećete imati podršku nijednog pristojnog Beograđanina, nijednog pristojnog građanina Srbije, s obzirom da ste pokazali, ne samo da pljačkate građane, da ih siromašite, već da ste nasilni, da rušite objekte, da rušite nečije domove i da, za to apsolutno nemate nameru da odgovarate. Verujte mi, da nakon formiranja ovog anketnog odbora, koji je jedan od prvih, uz anketni odbor za helikopter, uz sve one druge afere za koje smo predložili anketne odbore, ovo je takođe jedno od stvari koja će biti prva nakon promene vlasti, a vaši najviši funkcioneri će, naravno, za to odgovarati. Zahvaljujem.

Poslanik Balša Božović, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog Zakona o dopunama Krivičnog zakonika. Predsednik DS Dragan Šutanovac je u prošlom sazivu Skupštine kada je bio narodi poslanik, predložio zakon sa kojim bi svakom nasilniku registrovanom, nasilniku u porodici, bilo obavezno oduzeto vatreno oružje. Dešava se da oni koji izvrše to krivično delo budu pušteni, zadrže svoje oružje koje su legalno stekli po zakonu, i izvrše krivično delo, pokušaj ubistva, ili ubistva. Novine su pune, crna hronika je puna primera kada je muž ubio ženu, ubio decu, kada se u porodici nasilje završi tragedijama i velikim brojem smrtnih slučajeva. Ovo je jedan predlog zakona koji nema apsolutno nikakve veze sa politikom, ali ima sa zdravim razumom. I, ono što je problem kod zakona koji predlaže većina, jeste što ti zakoni se ne temelje na pravdi i razumu. Ovo je pravda i ovo je razum. Samo takvi zakoni mogu biti poštovani od strane građana i od strane većine u ovom parlamentu. Zato vas molim da usvojite ovaj zakon. Da ga stavite na dnevni red. Niko se neće prijaviti, ja prvi, neću kao ovlašćeni po ovom zakonu, i neću koristiti svoje pravo da o njemu pričam 20 minuta i obrazlažem. Ono što vas molim jeste da je na ovaj način bilo moguće, do skoro, sačuvati od trenutka kada je Dragan Šutanovac predložio ovaj zakon, preko 50 života u Srbiji. Zato vas molim da samo jednim stiskom dugmeta spasimo nekih narednih 50 života u narednih šest meseci do godinu dana. Ovo su stvari koje su životne i ljudske. Ovo su tragedije sa kojima se čak i vi, svakodnevno suočavate ili ih susrećete u svom kraju, u svojoj opštini i u svom gradu. Pomozite svojim sugrađanima da se ovo više nikad ne ponovi, da onaj koji je registrovan kao nasilnik, da mu policija po sili zakona oduzme oružje momentalno. Zato što smo razgovarali o nasilju u porodici, razgovarali smo o nasilju nad ženama, a često su žene koje su žrtve u najvećem broju slučajeva, ali ne samo i one. Zato vas molim da na ovaj način, pokušate da uradite nešto dobro za porodice u Srbiji, za brigu o porodici u Srbiji, jer su ovo stvari koje su, pre svega, životne, a ne političke. Ovo su stvari koje su moralne, i tome ne treba da se smeje neki poslanik vladajuće većine i da dobacuje, već da zaista pritisne dugme i da se ovaj zakon, napokon, donese. Zahvaljujem. Stavljam na glasanje predlog.

Narodni poslanik Balša Božović, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata. Zahvaljujem, predsednice Narodne skupštine. Bio sam, kao i sve moje kolege iz opozicije, protiv tog međudržavnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade UAE, iz prostog razloga što je to krovni zakon kojim se omogućava pljačka državnih resursa i zemlje u gradu Beogradu, u Srbiji, kada je u pitanju takođe i poljoprivredno zemljište u Vojvodini. Ovim zakonom je omogućeno da jedan privatni investitor koji je blizak vrhu SNS uz sve privilegije koje mu je dala većina u ovom parlamentu bude povlašćen investitor, a to znači da dobije sve besplatno, da ne ulaže ni jedan jedini dinar, a sve što se izgradi, da to plate građani osiromašeni svojim platama i na svojim penzijama. Dakle, to je ono što je suština greške koju ste počinili i kojom je Srbija poražena, osramoćena i osiromašena.

Ali, valjda nije sve ono što se priča istina, a to je da samo vi živite bolje, dok građani žive sve siromašnije i sve gore. Jako je važno da omogućimo na neki način ravnopravnost svih investitora u Srbiji, da ne budu povlašćeni samo oni koji su vaši prijatelji, nego da to mogu sutra da urade i građani Srbije koji su investitori, domaći privrednici i domaći vlasnici određenog kapitala. Šta se na kraju dogodilo? Na kraju smo imali „Beograd na vodi“, kao jedan propali projekat, o tome se piše i dan danas, imamo jednu zgradu koja nikako da se završi, petu godinu vi ne možete da završite jednu jedinu zgradu na području savskog amfiteatra. Dragan Šutanovac i nekadašnji ministar Oliver Dulić, su za svega dve ili tri godine izgradili 5.000 stanova u „Stepi Stepanović“ i tadašnji gradonačelnik Dragan Đilas. Mislim da je veoma važno da se na tim primerima gledaju rezultati kakvi su bili, a kakvi su danas. Ne možete da danas gradite stanove od 3.500 evra po kvadratu i da govorite građanima Srbije – pa, to je za vas. Ko od njih ima novac da kupi stan od 3.500 evra po kvadratu? To je laž. Da li vi zaista mislite da su građani ludi? Naravno da nisu ludi i naravno da na taj način ne možete, i nećete moći u narednom periodu da vodite ovu zemlju. Zahvaljujem. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Poslanik Balša Božović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopunama zakona o radu. Izvolite. U pitanju je, popularno nazvan zakon o zapošljavanju mladih. To su neke teme koje smo izabrali zajedno sa svojim kolegama iz poslaničkog kluba, zato što smatramo da su mladi budućnost. Ni na jedan jedini način nećemo predložiti ili uraditi bilo šta što će njih ohrabriti da izađu i pobegnu iz ove zemlje, a to se dešava iz godine u godinu u sve većem i većem broju.

Godinu dana kasnije 50.000 radnih dozvola. Hoću da vam kažem da se broj ljudi koji izlazi iz Srbije uvećava drastično iz godine u godinu. Ovo je zakon koji stimuliše mlade da razmisle da možda i ostanu u ovoj zemlji, da nije sve u stranačkom i partijskom zapošljavanju, da nije sve u vezama, kada su u pitanju funkcioneri na lokalu, kada su u pitanju funkcioneri u Vladi, kada su u pitanju funkcioneri u Skupštini Republike Srbije, da ne može da se nakon zabrane zapošljavanja u Skupštini Srbije zaposli preko 250 partijskih kadrova SNS, koji nemaju školu, koji imaju kupljene diplome, a oni koji su pošteno završili srednje škole, pošteno studirali da njima jedina alternativa bude ili ulica ili odlazak iz Srbije. Zato je zakon o zapošljavanju mladih kroz izmene i dopune Predloga zakona o radu, veoma važan zato što stimulišemo da i u srednjim školama i na fakultetima bude praksa koja će biti plaćena, da bi mladi ljudi bili konkurentniji na tržištu radne snage tokom studiranja i tokom školovanja, bilo bi dobro da imaju i određenu prasku i da znaju kako izgleda posao za koji apliciraju ili profesija kojom žele da se bave. Mislim da je ovo način da se oni stimulišu da ostanu u Srbiji i da svoje znanje i svoju energiju upotrebe u Srbiji, a ne u Nemačkoj, ne u Austriji, da ne kažem da niko apsolutno od njih ne ide u Rusiju, iako je mnogima od vas to neko merilo kako društvo sutra treba naše da izgleda. Ono što je ovde važno jeste da se zakon odnosi na one od 15 do 30 godina. Vlada Republike Srbije bi dala 50 miliona evra na godišnjem nivou, a ovaj zakon bi pre svega stimulisao da oni neformalno zaposleni, postanu sutra formalno zaposleni, da mogu da koriste privilegije poput računa u banci, poput kredita, poput mnogih drugih stvari za koje danas apsolutno ne mogu, ili mogu samo da sanjaju.

Poslanik Balša Božović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta „Beograd na vodi“ Izvolite. U pitanju je leks specijalis. Ne bih da zvučim neskromno, ali sam ponosan na to što je poslanički klub Demokratske stranke, zajedno sa još nekolicinom samostalnih poslanika bio jedini protiv leks specijalis i usvajanja leks specijalis u tadašnjem sazivu Skupštine Republike Srbije. Uvek smo bili protiv toga zato što nije moguće ono što se zapravo dogodilo i naravno da će ta nepravda biti ispravljena. Beograd na vodi“ je smišljen radi korupcije, odnosno ispumpavanja novca građana Beograda i građana Srbije, sa jedne strane i sa druge strane menjanje našeg identiteta. Neki poslanici su govorili da je Dubaji jedan od najlepših gradova u Evropi. Oni su npr. zdrušno podržavali ovaj projekat i ovaj zakon, ali ono što se dešava u Beogradu jeste činjenica da Beograd nikada neće biti kao Dubaji, zato što to nije deo i naše kulturno nasleđe. Naše kulturno nasleđe je ustavna kategorija i to oni koji žele da znaju znaju. Oni koji ne žele da čuju nikada to neće čuti, nažalost. To je deo našeg kulturnog nasleđa i leks specijalis se kršenje svih sistemskih zakona i mnogih tačaka Ustava Republike Srbije. Vi imate većinu, pa promenite Ustav. Donesite da je kulturno nasleđe zapravo nasleđe Ujedinjenih Arapskih Emirata u Srbiji ali ne nasleđe kulturno i naša kulturna baština, jer ne postoji drugi način da se ovaj bezobrazluk koji ste vi usvojili u Narodnoj skupštini, na ovaj način dozvoli, sem toga da vam apsolutno nije stalo, šta je naša istorija, šta je naša kultura, šta je naša nacija, najvažnije je to da neko tamo uzme zemljište u vrednosti od milijardu evra, da na neki način se finansira iz džepa građana i budžeta Republike Srbije, nečija privatna kafana, nečiji privatni šoping mol, neka zgrada koja ima 3500 evra po kvadratu, 3500 evra po kvadratu i vi govorite da je to javno dobro, Tajkuni koji su kupili te stanove su javno dobro za vas, ali nisu javno dobro za građane Republike Srbije, oni od ovog će imati samo trošak, svaka beba u Srbiji koja se rodi nju ste po ovom projektu zadužili preko 1000 evra, svaka beba koja se rodi ona se rodi sa minusom od 1000 evra, jer ste ovako pljačkaški zakon pred očima javnosti usvojili u Skupštini Republike Srbije. Niste čuli šta je govorio poslanik Balša Božović, to prija ušima. Ove uvrede koje slušamo od kako je počeo da predlaže to prija ušima. Stavljam na glasanje ovaj predlog. Malo slušajte šta se ovde izgovara i kako se blate ljudi ovde, i kako se blate poslanici koji glasaju. Po Ustavu je pravo poslanika da glasa za, protiv ili uzdržan, a satima slušamo uvrede na tu temu i onda ste osetljivi kada neko nešto glasno prokomentariše. (Marinika Tepić: Pa, psuje.) Ne psuje, nemojte da izmišljate. Mene bi bilo sramota da ovde izgovaram takve reči, upropastila sam državu u poslednjih 20 godina kako ste vladali. Hvala što ste pomagali u tome, poslanice Jerkov.

Da, ja umem da se izvinim, za razliku od vas.

Predlog poslanika Balše Božovića je da se dnevni red sednice dopuni Predlogom zakona izmeni zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Ovo je, takođe drugi deo zakona o zapošljavanju mladih. Zakonom se predviđa stepenasta stopa doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, tako da je za najmlađe najniža i onda se povećava sa brojem godina života, do tridesete godine kada je ona 30% Ono što je predlog, jeste da se stimulišu poslodavci. Mi smo testirali ovaj predlog zakona upravo na njima, zato što im je jeftinije da zaposle mladog čoveka bez radnog iskustva, nego da izvlače keš i da ih na crno plaćaju. I njima je mnogo važnije i, pretpostavljam, inspekciji rada bi bilo mnogo korisnije, a pretpostavljam i Vladi Republike Srbije, ukoliko želi da spreči odlazak mladih ljudi iz Srbije. Mi smo imali mnogo debata, imali smo mnogo razgovora sa mladim ljudima. Imate one koji su najbolji, najbolji mladi u svojim profesijama, na takmičenjima u znanju, na debatama o nauci, na olimpijadama nauke, osvajali su prva mesta. Još dok su u srednjoj školi, velike međunarodne kompanije pokušavaju da ih unapred privuku tako što ima daju određene stipendije.

Kako je moguće da strane kompanije daju određene stimulanse, da daju određene stipendije, da mlade vode na najbolje univerzitete sa srednjih škola u Srbiji, a da Vlada Republike Srbije i SNS apsolutno ne vode o tome ama baš nikakvog računa? Znam da se vi stidite tih mladih ljudi koji su pametni i koji imaju uspeha već u srednjim školama, zato što oni nisu kupovali svoje znanje i nisu kupovali svoje diplome. Oni su vredno učili i oni su na taj način već pobedili u jednoj životnoj utakmici koju ste vi, gospodo iz SNS, izgubili, zato što najveći i najvredniji resurs Srbije gazite, pljujete na njega, unižavate ga, izbacujete ga iz Srbije i prodajete ga za jeftine pare. Odričete se znanja zato što znate da onaj ko poseduje znanje je najveća opasnost po vas. E, nećete moći još dugo, zato što ne možete mlade ljude da isterate iz Srbije i to je ono što je najveći paradoks vašeg načina vladanja. Mladi će da ostanu u svojoj zemlji, mladi će da promene lošu vlast i napraviće od Srbije zemlju u kakvoj žele da žive. Zahvaljujem. Stavljam na glasanje ovaj

Kada su u pitanju penzije, to je stečeno pravo, o tome smo govorili više puta u svim mogućim raspravama koje su se ticale prava čoveka, pre svega, njegovo neotuđivo pravo na imovinu, odnosno svojinu koju ima nad svojom imovinom. Svojina je ovde ugrožena na način da ste nekome nešto uzeli, kao kada bi nekome uzeli televizor iz kuće, kao kada bi nekome uzeli frižider iz kuće, kao kada bi nekome uzeli veš mašinu iz kuće. Znam da to vas nije briga, zato što vi imate novca da živite u stanovima od 3.500 evra po kvadratu, da imate na stotine kupatila, stotine kuhinja, veš mašina, televizora itd, ali građani koji su časno i pošteno zaradili svoj novac, oni imaju pravo na samo jedan televizor. E, i taj jedan ste na ovaj način hteli da im otmete iz njihovih ruku. Milion i sedamsto penzionera je danas u Srbiji. Za 700.000 njih ste smislili da ih opljačkate da bi se vaši privatni projekti, kao „Beograd na vodi“, plaćali iz tih smanjenih penzija. Samo govorim da te privremeno smanjene treba da se vrate. Mene lično vređate. Pa niste vi sebi smanjili platu, nego ste njima smanjili penziju. Penzioneri ne mogu da se leče. Penzioneri ne mogu da plate svoje životne troškove, lekove, ne mogu da daju džeparac unucima, unukama, ne mogu da voze kola zato što nemaju novca od svoje penzije za gorivo. Ne mogu apsolutno da imaju kvalitetnu ishranu. Oni ne mogu da budu u koraku sa kulturom ili da apsolutno sa novcem koji imaju posećuju kulturne manifestacije, zato što nemaju novca apsolutno nizašta.

Daću pravo na povredu Poslovnika, a onda razmišljam da napravimo pauzu. Ovo više ovako ne može. Ovo je izgubilo svaki smisao. Više nema veze sa odredbama Poslovnika koje su predvidele predlaganje dnevnog reda i dopune dnevnog reda. Ovo služi za direktne uvrede većine poslanika koji sede ovde u parlamentu.

Ako se ovako nastavi, puno sreće drugi put.

Počeću da prekidam, jer ovo više nema nikakvog smisla. Ovo nije u skladu sa Poslovnikom. Niko više ne obrazlaže predlog zakona koji imamo ispred sebe, niko. Uvreda, uvreda, uvreda, pljuvanje, uvreda, uvreda.

Nema još mnogo predloga, nije u tome problem, izdržaćemo, ali stvarno, ovo više ni na šta ne liči, ni na šta ne liči. Sad kad bi neko predložio ozbiljan zakon, niko to više ne bi uzimao za ozbiljno. Pa, ko će za to da glasa? To nema smisla nikakvog.

To može, a ovo ne može. Kako? Pustite me da vodim sednicu. Evo, sada će biti i tačka da me smenite, pa Bože moj, ako imate dovoljno glasova, smenićete me. Ali, nemojte vikom da usmeravate vođenje sednice.

Ceo dan poslanici SNS slušaju najgore moguće uvrede na sopstveni račun, na račun svoje stranke, na račun Aleksandra Vučića. Nismo ništa ukrali. Ja ne mogu da kupim stan u „Beogradu na vodi“ Marijan Rističević ne može da kupi. Dragan Šutanovac može da kupi stan u „Beogradu na vodi“, može da kupi obe zgrade koje su izgrađene u „Beogradu na vodi“ Balša Božović, koji kuka za decom koja nemaju za kifle, on i njegov otac mogu da kupe obe zgrade u „Beogradu na vodi“ Dakle, evo ja sad nudim gospodinu Božoviću, neka donese svoj indeks sa fakulteta, ja ću doneti svoj, doneću indeks Aleksandra Vučića, pa neka cela Srbija zna i neka cela Srbija vidi ko je bio kakav student i na čijoj strani je pamet Srbije. Da li na strani onih koji su upropastili i državu i vojsku i policiju i privredu, koji su sproveli pljačkašku privatizaciju ili je pamet Srbije, ili su mladi Srbije na strani Aleksandra Vučića, na strani SNS, na strani onih koji vuku Srbiju napred iz blata u koje su nas uvukli Dragan Šutanovac, Balša Božović, Vuk Jeremić, Saša Janković i njima slični.

Čuli ste šta sam i sama rekla i zaista nisam u stanju Molim vas poslanici.

Reklamiram povredu Poslovnika član 27. - predsednik Narodne skupštine predstavlja Narodnu skupštinu, drugi stav - predsednik Narodne skupštine stara se o primeni ovog Poslovnika. Vi ste morali da reagujete na ovo što smo čuli od prethodnog govornika koji je reklamirao Poslovnik, a dozvolili ste da komentariše privatni život drugih poslanika i time prekršili i druge članove Poslovnika, jer mislim da ste i danas bili tolerantniji i pokazali svoj drugačiji odnos prema poslanicima opozicije i poslanicima pozicije, posebno šefu poslaničke grupe koji je malopre reklamirao Poslovnik, govorio o svemu drugom, sem onoga što se tiče Poslovnika. Gospodin Balša Božović je obrazlagao svoj predlog zakona. Vi ste morali da dozvolite da glasamo o tom predlogu zakona. Na ovaj način ste uticali na odluku Skupštine, jer ste u međuvremenu dali pravo za reklamaciju Poslovnika, umesto da po obrazlaganju njegovog predloga zakona pristupimo tom glasanju i utvrdimo da li se prihvata taj predlog zakona. Dakle, vi ste i sami svesni da ste prekršili Poslovnik ovog puta, i to nije prvi put. Poslaniče, čitav dan, jutros od 10.00 časova, pokušavamo da utvrdimo dnevni red. Pravo poslanika je da predlažu dopune dnevnog reda. To je pravo, ali nije pravo da neko obrazlaže svoj predlog dopune dnevnog reda na uvredljiv način po sve nas. Nije prvi put, ali sve je gore i gore. Znam da se nećete složiti, jer ne želite da dođete do istine da svaka priča ima dve strane. Govorite samo i uvek isključivo o jednoj strani, a ne vidite i ne čujete sebe. Znači, čitav dan vređate poslanike koji su glasali za pojedine zakone, vređate predsednika države i vređate mnoge druge političare i javne ličnosti i ne znam već koga niste spomenuli, a o predlozima zakona nismo čuli ama baš ništa. Trudim se koliko mogu, ali zaista je količina uvredljivih izraza, koje je izgovorio poslanik Balša Božović… Ovo do sada još nekako, ali ono što izgovara Balša Božović prelazi sve granice nekog iole pristojnog i fer pleja u politici. Ne može neko stalno da govori da je neko lopov i da neko krade i da neko nešto uradi da bi se mi svi obogatili.

Uzmite sve što imam i ja uzimam vašu imovinu.

Nije smešno. Ja ne umem da budem cinična. Povredu Poslovnika nisam napravila. Prekinuću svakog ko bude nastavio da vređa poslanike. Predlažite zakone, ali nemojte da vređate nikog u ovoj državi.

Mislim da Administrativni odbor ozbiljno treba da prouči ovaj Poslovnik, da utvrdi sve manjkavosti i da stvarno uozbiljimo ovaj rad.

Predsednice, mislim da ste prekršili član 108. da se o redu na sednici stara predsednik Narodne skupštine, a mogu da navedem još neki član.

Javno, pred medijima, pošto sam malopre optužen od gospodina Martinovića da imam stan na Vračaru, svaka nekretnina van Smederevske Palanke, koja se vodi na mene, moju majku, oca, babu, suprugu i dve rođene sestre, odmah će biti poklonjene. Zaista više nema smisla da se takve laži izgovaraju. Ja razumem malo i ja nekada preteram, ali da nekoga tako optužite, zaista nema smisla. Mislim da ste i vi shvatili kako je strašno kada neko iznosi nekakve optužbe, a mi čitav dan slušamo kako Aleksandar Vučić nešto radi da bi stekao ne znam ni ja kakvu korist. Sada ste shvatili o čemu se radi. Nemojte onda to da radite. Molim poslanike da idemo dalje. Ako ne možemo, Bože moj, vidimo se sutra, ako ne sutra vidimo se prekosutra ili malo sutra, meni je svejedno. Ja bih da radimo ozbiljno, zaista.

Stavljam na glasanje ovo što je predložio poslanik Balša Božović. To je bilo pre 20 minuta. Izvolite, glasajte.

Konstatujem da nije prihvaćen predlog. Narodni poslanik Balša Božović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije. Ovaj zakon predložio sam ga ja, a zaista sam u konsultaciji sa generalom Sretom Malinovićem dao sam i ovo obrazloženje. Kao jedan od heroja mnogih ratova 90-ih godina, veliki profesionalac i kao pilot koji je i 1999. godine imao prilike da se suoči sa višestruko nadmoćnijim neprijateljem, savetovao je da situacija u vojsci nije dobra i da se zakonskim rešenjima mora popraviti između ostalog i materijalno stanje vojnika. U Skupštini su naravno i drugi generali poput gospodina Delića, koji takođe razumeju o čemu se ovde radi. Vojnik u Srbiji je danas ponižen. Vojnik u Srbiji ima platu sa kojom ne može da kupi stan, a država mu taj stan ne garantuje, ne može da mu obezbedi. Vojnik u Srbiji je danas u situaciji da jednostavno ne može da plati svoje račune. Ne može svoju porodicu da prehrani. Ne može svoju decu da odškoluje i to su oni problemi sa kojima se danas suočavaju oni koji su branili našu zemlju i koji će, ne daj bože, biti u prilici da ponovo brane našu zemlju, ali i bezbednost i sigurnost. Zemlja je ugrožena ovakvim materijalnim stanjem Vojske, zakonima koji postoje, a međusobno nisu usaglašeni, mnogim merama koje se više u Vojsci ne podrazumevaju, a za vreme gospodina Šutanovca kao ministra odbrane su se podrazumevale i kada sam gospodina Šutanovca - da li je moguće i da li je siguran u to da će uspeti da sprovede profesionalizaciju Vojske i da ukine redovno služenjem vojnog roka, ja sam tada bio skeptičan, a on me uverio da je čak i to moguće ukoliko predano i vredno radite na tome da Vojska Srbije izgleda poput najboljih armija u regionu i Evropi. Međutim, situacija je danas mnogo gora, situacija je znatno lošija po njihov život. Jednostavno vojnici nemaju svoj stan, nemaju svoju kuću. Ja nemam svoj stan, ni moj otac nema svoj stan u vlasništvu. Moja porodica nema stan za razliku od gospodina Martinovića ili braće Vučić… Poslaniče, izričem vam opomenu zato što stvarno ovo nema smisla. Ne možete da vređate, ne možete da završite. Ne možete tako. Ne može. Ono što nema veze sa zakonom. Poslovnik će se poštovati. Lične uvrede zadržite za ulicu. Nema smisla. Stavljam na glasanje predlog. Molim poslanike da se ne izjašnjavaju uopšte jer ovo nikakav nije Predlog zakona. O seriji uvreda. Nema smisla.

Narodni poslanik Radoslav Milojičić predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o odbrani. Uvažena predsednice, dame i gospodo narodni poslanici, ovo je izuzetno važan zakon. Ovo je izuzetno važan zakon kao što je i sistem odbrane izuzetno važan sistem, kako za nas, tako i za čitavu državu. Odmah da kažem da ne očekujem u raspravi da će SNS sa svojim koalicionim partnerima prihvatiti predložene izmene i dopune Zakona o odbrani zato što znamo kakav je odnos SNS prema sistemu odbrane i prema sistemu odbrane u celini jer je SNS za ministra odbrane postavila gospodina Aleksandra Vulina, a za direktora BIA gospodina Bratislava Gašića. Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 97. stav 1. tačaka 4, 6. i 9. Ustava Republike Srbije kojima je predviđeno da Srbija upravo uređuje i obezbeđuje odbranu i bezbednost svih njenih građana u celini. Zakon o odbrani je nedovoljno obuhvatan i ne pruža odgovore na suštinska pitanja. Jedan od razloga za ovo je i zastarelost osnovnih strateških dokumenata, ali i zanemarivanje aktuelni bezbednosnih situacija kako u zemlji u kojoj mi živimo, u Srbiji, tako i u regionu u kojem mi živimo. Nužno je uspostavljanje sklada i sa drugim zakonima, pre svega sa Zakonom o vanrednim situacijama. Ja sam ponosan na ljude koji su radili na izmenama i dopunama Zakona o odbrani samnom, i na gospodina Petra Radojčića, generala, i na generala Sretu Malinovića i zaista ne znam šta je sporno i izmeni osam članova koje je predložila DS. Ne znam zaista šta je sporno sem toga što je ove izmene i dopune Zakona o odbrani predložila DS i šta je sporno u članu 1. gde se kaže da su osnovni strategijski dokumenti i Strategija nacionalne bezbednosti Republike Srbije, Strategija odbrane Republike Srbije i Doktrina Vojske Srbije u oblasti nevojnih izvoza, rizika i pretnji. Ne znam zaista šta je sporno u stavu 4. koji se menja i glasi – da su osnovni dokumenti planiranja, upotreba je plan odbrane Republike Srbije, čiji su upravno sastavni delovi deo plana upotrebe Vojske Srbije, plan mobilizacije Vojske Srbije i izvodi iz planova razvoja odbrane, sem što je to sporno za vas iz SNS jer je svaki vaš ministar odbrane, koji je nov, lošiji od vašeg starog ministra odbrane kojeg ste predložili. Hvala. Stavljam na glasanje predlog.

Poslanik Radoslav Milojičić predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o finansiranju lokalne samouprave. Izvolite. Povreda Poslovnika. Ono što je interesantno je da prilikom održavanja svake sednice Skupštine postoji jedan unapred već pripremljen scenario. Naime, ovde se poslanici direktno prozivaju imenom i prezimenom, što je Poslovnikom zabranjeno, ali mi iz SRS ne želimo da budemo naivni i da pri tom ne ukažemo javnosti o čemu se ovde radi. Očigledno da se radi o uveliko pripremama za vanredne parlamentarne izbore, pa da se uklope sa ovim beogradskim, pa onda imate uvek dežurne neke koji će napraviti neku gužvu ovde u Skupštini tako što će iznervirati predsednika Skupštine, a javnost će misliti da ste vi polarizovani na dve strane. Vi slobodno diskutujte o politici kada to bude, ali ja niti sam ista. Najteži posao sam valjda dobila u državi posle rada u rudniku, a to je da sprovodim Poslovnik. Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi predsedavajući, lokalne samouprave tj. opštine i gradovi u Srbiji se nalaze već šest godina u izuzetno teškoj situaciji.

Lokalne samouprave su doživele to da im je SNS za pet godina svoje nestručne i bahate vladavine oduzela preko 50 milijardi. Lokalne samouprave tj. predsednici opština i gradonačelnici su svedeni na to da svakog dana moraju da pozovu SNS, da im ona kaže da li će uraditi neku investiciju, ko će tu investiciju sprovoditi, ko može da se javi na tender, ko ne može da se javi na tender. To je direktna zloupotreba volje građana u svim lokanim samoupravama i DS predlaže izmene i dopune Zakona o lokalnoj samoupravi jer su nama građani bez obzira na njihovu versku, nacionalnu, političku pripadnost jednaki, bez obzira da li žive u Surdulici ili žive u Subotici, gde je gradonačelnik SNS maltretirao, tukao, želeo valjda da vadi grkljan svom političkom i partijskom drugu. Demokratska stranka predlaže konkretnu meru, a to je da se lokalnim samoupravama vrati pet milijardi dinara koliko im je SNS oduzela samo prethodne godine. Evropska povelja, koju je upravo Srbija ratifikovala 2007. godine, a protiv koje ste vi, koji ste sada sa druge strane tada bili, glasali protiv toga, a sada nam je jasno zbog čega ste glasali protiv Evropske povelje, garantuje svakoj lokalnoj samoupravi političku, administrativnu i finansijsku nezavisnost. Ni jedna lokalna samouprava u Srbiji nema niti političku, niti finansijsku nezavisnost. Sve lokalne samouprave, kao i Vlada, kao i sva ministarstva, kao i sve institucije u ovoj zemlji, zavise od volje jednog čoveka, to je od volje Aleksandra Vučića i toga da li će se on probuditi tog jutra naklonjen Kragujevcu, naklonjen Nišu ili Surdulici, kojoj lokalnoj samoupravi će dati finansijska sredstva. U EU polovina budžetskih prihoda pripada lokalnim samoupravama, dok u Srbiji, nažalost, samo 10,8% pripada lokalnim samoupravama i AP Vojvodini. Kao što sam i rekao, od 2012. godine ste građanima oduzeli 50 milijardi dinara, a vaš ekspert u Kraljevu otvara semafor, a vaš ekspert u Leskovcu otvara česmu na groblju. To su investicije i to su gradonačelnici SNS-a. Stavljam na glasanje predlog.

Narodni poslanik Radoslav Milojičić predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopunama Zakona o javnom informisanju i medijima. Hvala, poštovana predsednice. Prijavljujem se, ali sistem izgleda opet ne radi. Ovo je izuzetno važna izmena i dopuna zakona i, kao što ste mogli videti do sada, vlast je promenjiva, nažalost po građane Srbije vlast je promenjiva u mirnom demokratskom toku, samo 2012. godine kada je vlast izgubila DS.

Kao što je rekao Nikola Pašić, kada su mu doneli zakon i kada je pitao svoje saradnike kakav je zakon, oni su mu odgovorili – pa, nikada vas neće smeniti. On je rekao – vratite taj zakon, taj zakon je loš. Zato vas molim da svi zajedno date predstavnike iz svojih poslaničkih grupa, kako bismo uredili sistem javnog informisanja. Ugasili ste „Novine Vranjske“, ugasili ste „Utisak nedelje“, maltretirate svaku televiziju koja je blagonaklona prema vama, ali ne u meri u kojoj to vi želite. Zato ako se ne plašite fer i demokratskih izbora, zašto onda ne usvojite ove izmene i dopune Zakona o informisanju? Zašto ne uredimo Zakon o informisanju? Nećete doveka biti na vlasti. Neće moći sve televizije, čast izuzecima, da pišu hvalospeve o Aleksandru Vučiću, kako on u jednom trenutku spašava decu u Feketiću, kako je on najlepši, kako je on najbolji. O Predlogu zakona, evo, ako je problem što to predlaže DS, nisam jedini koji predlaže ove izmene i dopune zakona, možemo da se dogovorimo i konsenzusom uredimo to pitanje.

Molim vas, poštovana predsednice, znam da vama argumenti ne idu u prilog, ali nemojte da me prekidate na svakih 15 sekundi, jer baš i nisam zbunjive prirode i neću se zbuniti, tako da vas molim da me ne prekidate. Neću vas prekidati, ali Nikolu Pašića niste dobro citirali, on to nije rekao. On je rekao – kakvi ste vi Englezi, takav sam ja Gledston, a to što ste vi rekli to ne postoji, jednostavno nije istina. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Replike ne postoje u ovom slučaju, nažalost. Povreda Poslovnika je drugo, replike ne postoje na izlaganje predloga.

Reći da u ovom delu sednice ne postoji pravo na repliku je apsurdno. To bi onda značilo da može Martinović, kao što je nažalost maločas i uradio, bez ikakve sankcije da kažem za poslanike DS da su bitange, kriminalci i lopovi. Dakle, gospodin Milojičić je u svom izlaganju govorio mnogo toga, između ostalog je rekao i to da su predstavnici SRS nasilno dolazili na vlast i da kada su odlazili sa vlasti nisu odlazili na miran način. On očigledno ima amneziju, ali je njegov problem i uopšte problem DS što ta amnezija ne može da se proširi na sve građane Srbije.

Druga stvar, gospodine Božoviću, toliko je… Isključila sam vam mikrofon zato što ste izašli iz forme povrede Poslovnika. Ničim nisam povredila ni član 27, ni član 93, ni član 104, ni član 107, a zabranjeno je direktno obraćanje poslanicima, vi ste krenuli to. Ne želite ili želite? Ne, želite, hvala. Narodni poslanik Radoslav Milojičić predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopuni Zakona o socijalnoj zaštiti. Mala digresija, pa nije Nikola Pašić imao samo jednu misao koju ste vi rekli malopre, imao je više, ali nije to sada tema. Uz poštovanje svih ostalih izmena i dopuna zakona koje predlaže čitava opozicija i ja kao poslanik DS, mislim da je upravo ova izmena i dopuna Zakona o socijalnoj zaštiti izuzetno važna, ako ne i najvažnija.

Prva je da se svim učenicima čiji roditelji ne rade iz budžeta Republike Srbije obezbedi besplatan prevoz, da se svim učenicima čiji roditelji ne rade iz budžeta Republike Srbije obezbedi besplatna užina i da se svim učenicima čiji roditelji ne rade iz budžeta Republike Srbije obezbede besplatni udžbenici. Ne znam da li znate podatak da je 50 hiljada dece koja su obuhvaćena osnovnim i srednjim obrazovanjem svakoga dana gladno, 50 hiljada dece je svakoga dana gladno, dok tajkuni poput Zvonka Veselinovića i Nikole Petrovića svakoga dana pustoše Srbiju. Nažalost, imamo ne tako davno situaciju i slučaj dečaka iz Mola koji je, pre svega, napustio treći razred srednje škole u Bečeju zato što nije imao novca da plati prevoz od kuće od škole… Nakon toga je taj dečak, nažalost, sebi oduzeo život. u ukupnoj populaciji Srbije samo 17,3% Demokratska stranka predlaže konkretno rešenje i za taj problem, DS predlaže da Ministarstvo finansija i Vlada Republike Srbije finansiraju besplatnu vantelesnu oplodnju za sve roditelje koji ne mogu da se ostvare u toj ulozi. Srbija na žalost je lider u regionu, ali samo po riziku stope od siromaštva. Možemo graditi mostove, možemo graditi puteve, ali ne smemo dozvoliti da nam deca u 2017. godini budu gladna.

Stavljam na glasanje predlog da se ova tačka uvrsti u dnevni red ove sednice.

Narodni poslanik Radoslav Milojičić predložio da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o policiji. Predsednice, ne znam da li ovo samo meni ne radi sistem ili želite da me ućutkate, ali to nije moguće. Već godinu dana kao narodni poslanik DS predlažem izmene i dopune Zakona o policiji.

Zato što ste unizili životni standard svih građana, a posebno pripadnika policije.

Nikako zajedno. Dve su ključne tačke u izmenama i dopunama Zakona o policiji.

Demokratska stranka predlaže da se svi učenici koji završe Policijsku akademiju automatski prime na rad i zasnuju radni odnos u MUP, jer na žalost već šest godina u MUP komanduje nekakva Dijana Hrkalović, koja nije prošla pored Policijske akademije ili neke policijske škole. Druga važna tačka je da se odredbom člana 172. tačka 2. Zakona o policiji se ruši prezunkcija nevinosti. Mi predlažemo konkretno rešenje, predlažemo brisanje člana 172. tačka 2. To znači da protiv nekog pripadnika policije koji je iskren i pošten, koji nađe nekog predsednika odbora ili potpredsednika SNS u nekim mutnim poslovima, čak i neki Martinović može da podnese krivičnu prijavu i taj čovek automatski biva udaljen sa posla, što nije u redu.

Stavljam na glasanje ovaj predlog. Sada poslanik Martinović manje vredi od vas, što? Niste rekli npr. neko nego čak i Martinović neki može. Konstatujem da nije prihvaćen predlog. Narodni poslanik Radoslav Milojičić predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije. Drago mi je što ste osetljivi na pomen gospodina Martinovića koji nije bio u negativnom kontekstu

Demokratska stranka je predložila izmene i dopune 18 tačaka o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci. To su predložili ljudi koji imaju svoj integritet. To je predložio i gospodin Sreto Malinović, general Radojičić. Molim vas da se, ako postoji neko u poslaničkom klubu SNS, ko želi ozbiljno da pogleda ove izmene i dopune zakona, nije važno koja će poslanička grupa predložiti ove izmene i dopune, već vas molim da pogledate predložene izmene i dopune Zakona o Vojsci. Neophodno je pre svega usaglasiti Zakon o Vojsci sa Zakonom o odbrani. Nije normalno da u 2017. godini jedna zemlja kakva je Srbija koja ima tako slavnu vojničku prošlost nema usaglašena ta dva zakona, nema usaglašen Zakon o Vojsci sa Zakonom o odbrani. Vojska je nekada bila institucija u koju su građani Srbije imali najviše poverenja.

Vojska je danas institucija gde 72% njenih pripadnika ima manju zaradu nego što je prosečna zarada u Srbiji. Vojska je danas institucija na žalost, čijih 82% pripadnika koji su tokom 2016. godine napustili Vojsku, to uradili na lični zahtev. Vojska je nekada bila institucija sa najvećim poverenjem građana u nju, a danas je Vojska institucija iz koje se beži. Uspeli ste da obezbedite migove koje sada pominjete, za koje ne znamo kako su stigli u Srbiju, ne znamo koliko su godina stari, ne znamo koliko koštaju. Da li je potrebno unaprediti sistem odbrane Vojske Srbije? Jeste. A da li na takav netransparentan način? Ne nije. Demokratska stranka je imala najboljeg ministra odbrane u poslednjih 20 godina, ministra koji je profesionalizovao Vojsku, ministra koji je izgradio 5.000 stanova za samo dve godine u naselju „Stepa Stepanović“, dok vi ne možete da izgradite 20 stanova u „Beogradu na vodi“

Stavljam na glasanje Predlog zakona.

Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.

Gospođo predsednice, povređen je član 106. zato što poslanici DS uopšte ne govore o tački dnevnog reda, nego brutalno vređaju SNS. Budući da to čine, ja ću zbog građana Srbije da kažem da je u vreme Dragana Šutanovca uništeno pretapanjem 500 tenkova i haubica, 220 oklopnih vozila, više desetina hiljada komada lakog naoružanja, uništeno je 1.200 „Strela tip 2“, 1.100 protivavionskih topova, 26 višecevnih raketnih lansera M63. Vojska je uništena i tako, gospođo Gojković, to je Prvi osnovni sud u Beogradu utvrdio da na dan 28. januara 2013. godine gospodin Dragan Šutanovac na računu kod „Komercijalne banke“ poseduje 56.838 dinara, na računu kod „Komercijalne banke“ 5.658 evra, na računu kod „Komercijalne banke“ na dan 28. 01. 2013. godine 6.127 američkih dolara, da Marija Šutanovac na računu kod „Hipo Alpe Adria banke“ poseduje 90 hiljada evra, da Dragan Šutanovac ima oročen štedni ulog kod banke „Inteza“ u iznosu od 200.000 evra, da Marija Šutanovac u gotovini na računu kod banke „Inteza“ poseduje 85.000 evra, sve od plate stečeno, i da Dragan Šutanovac ima oročeni štedni ulog kod banke „Inteza“ u iznosu od 99.324 evra, kao i da Dragan Šutanovac poseduje umetničke slike, satove i oružje, a Marija Šutanovac nakit.

Reklamiram član 108, da se o redu na sednici stara predsednik Narodne skupštine. Drago mi je da je gospodin Martinović, posle niza godina, niza gnusnih laži… To nema veze sa Martinovićem. Ima sa mnom.

Gospođo predsednice, mislim da ste bili dužni da prekinete prethodnog govornika, bez obzira što je čitao oslobađajuću presudu i… (Vladimir Orlić: Koji član?) Hoćete li mi dozvoliti, ili ćete ih pustiti da dobacuju? Rekao sam član na početku. Nigde ne piše kada treba da se kaže član. Zarad istine, u „Sartidu“ se tope ugljenični čelici, a tenkovi se prave…

Da, želim reč, ali imam takođe pravo po članu 88. stav 7, da izrazim sumnju u postojanje kvoruma i molila bih vas da ga utvrdite.

Na ekranu pokazuje da imamo 133 poslanika. Dakle, izvolite obrazložite, ja drugi način nemam stvarno, da se glupiramo ovde. Izvolite. Izvinjavam se što je meni sada zapalo ili preko mene je zapalo da se deli dalja srdžba i ljutnja ovde, vrlo sam raspoložena, čekam od jutros da obrazložim svojih nekoliko predloga zakona za dopunu dnevnog reda, ali i sami vidite predsednice da u sali postoje kartice koje su ubačene, a da nema mesta. Da li želite da obrazložite svoju tačku dnevnog reda? Naravno. Utvrđivali smo kvorum. Ne može svakih pet sekundi da se utvrđuje kvorum. To je cirkus. Dosta je bilo ovog cirkusa. Piše sve u Poslovniku, šta se može, šta se ne može i koliko puta se može. Ko je protiv? Ko je uzdržan? Hvala lepo.

Izvolite. Ovaj predlog koji smo dali Narodnoj skupštini ste i vi prihvatili 13. aprila 2017. godine, gde se izjavili, podsetiću vas, da vi jedva čekate da se stavi na dnevni red i da raspravljamo o ovoj tački dnevnog reda. U tom trenutku smo mi dali obrazloženje, potpisani poslanici i ja ću ga pročitati kratko. Dakle, suspenzijom rada Narodne skupštine za vreme predsedničke kampanje, predsednica parlamenta je grubo narušila dostojanstvo i umanjila značaj Narodne skupštine i grubo prekršila Ustav Republike Srbije. Kao drugo, predsednica Narodne skupštine takođe je povredila i član 104, 106. Ustava Republike Srbije, član 19. Zakon o Narodnoj skupštini, kao i član 27. Poslovnika Narodne skupštine kojima se definiše nadležnost predsednika Narodne skupštine, čime je dovela do blokade rada Narodne skupštine za vreme i posle izborne kampanje za izbor predsednika Republike, ocenom da Skupština za vreme kampanje neće raditi zarad stabilnosti Maje Gojković i potvrdila da Skupštinu smatra i izvorom nestabilnosti i pridružila se onima koji bi želeli da sve u Srbiji ućutkaju. Dakle, to je bilo obrazloženje koje je najdirektnije bilo vezano za ponašanje i vaše vođenje Skupštine u vreme predsedničke kampanje. Svakako, ova izjava da je za vas Skupština izvor nestabilnosti je nešto što govori o odnosu i prema ovom domu, ali i prema svim građanima Republike Srbije koji su birali i glasali poslanike u Narodnoj skupštini. Puno je bilo razloga i potvrda, očigledno i ova današnja sednica pokazuje atmosferu koja pre svega zavisi od vladajuće većine i, naravno, pored svih nas, evo krenuću od nas poslanika, najviši nivo odgovornosti za atmosferu u Skupštini i način rada nosite vi. Danas imamo još jedan primer koji ću navesti i koji govori o načinu na koji se vodi Skupština, i vi i vaši potpredsednici kada sede za predsedavajućim stolom. I danas smo imali primere kršenja kodeksa ponašanja narodnih poslanika o granicama dozvoljenosti komentarisanja sudskih odluka i postupaka. Ovo je dokument koji je predložio Administrativni odbor, koji je insistirao na načinu na koji treba voditi i Skupštinu i na koji način trebaju narodni poslanici da se ponašaju, gde se kaže - Narodni poslanik je dužan da se u davanju javnih izjava i nastupima u javnosti pridržava načela da se svako smatra nevinim za krivično delo dok se njegova krivica ne utvrdi pravosnažnom odlukom suda. I danas i na prethodnim zasedanjima ste tolerisali poslanike koji su čitali oslobađajuće presude drugih poslanika kolega. Mislim da je to još jedan od razloga zbog koga treba staviti ovu tačku dnevnog reda na zasedanje.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog. Smatram da ste povredili član 92. Poslovnika, po kojem smo dužni da radimo, a takođe i vi da se starate o njegovoj primeni, u stavu 2, zato što ste mi malopre, a ne dajući mi odmah po učinjenoj povredi pravo da reklamiram Poslovnik, uskratili pravo da obrazlažem predlog za izmenu i dopunu dnevnog reda. Niste me dobro ni čuli dok sam govorila, još uvek su se komešali, šetali i vikali, koleginice i kolege, nebitno odakle. Niste bili spremni ni da saslušate šta želim da kažem, a kamoli da mi date mojih predviđenih tri minuta po Poslovniku da obrazložim zakon. Vi vrlo dobro znate da ste to uradili, a mene u ovom trenutku zaista ne zanima da li u afektu ili ne i da li ste emotivni ili ne. Svi smo emotivni. Vi imate za radnim stolom predsedavajućeg bar još tri, pored sebe, potpredsednika koji mogu da vas zamene u svakom trenutku. Ja uopšte ne sumnjam da je vaš posao težak. Svima nama je vrlo često vrlo teško. I ja sam isto žena i isto tako delim emocije kao i vi, ali to ne znači da treba da vežbate i trenirate nepravednost i nekorektnost prema poslanicima koji su se zaista primereno ponašali. Danas sam prvi put tražila utvrđivanje kvoruma, a vi ste mi kao odgovor na to oduzeli pravo da obrazlažem predlog za izmenu i dopunu dnevnog reda kroz svoje zakone. Hvala. Ničim nisam povredila član 92, iako ste malo o tome govorili. Moj argument nikad nije to što sam žena i nikad nije to što sam emotivna. Ne podnosim kad neko ističe svoje atribute da je žena, pa traži da bude više ili manje poštovana u ovom poslu. Prema tome, promašili ste temu, ali ne možete dva puta za redom da tražite kvorum u roku od tri sekunde kada vam se ne sviđa podatak da je bilo 134 poslanika.

Hvala vam puno. Samo sam dužna da pitam, iako ću potrošiti deo svog vremena, da li ćete mi vratiti tri minuta za prethodni zakon koje ste mi uskratili, da obrazložim i to? Razumela sam da nećete. Dakle, predlogom da se na dnevni red stavi Predlog za izmenu i dopunu Krivičnog zakonika, smatram da treba da se dopuni član koji je protekle godine uveden kao nov u Krivični zakonik, a tiče se toga da je negiranje genocida i ratnih zločina krivično delo u Republici Srbiji. To je za pohvalu ili liči da može da bude za pohvalu, ako se malo podrobnije ne pozabavite ovim članom i onda vidite da se negiranje genocida i ratnih zločina odnosi samo na genocid i ratni zločin koji je presudom utvrđen u sudovima u Republici Srbiji Međunarodnog suda pravde. Ja sam smatrala da ovaj član treba da se dopuni, tako da svi međunarodni sudovi koji se bave ovom vrstom krivičnih dela treba da budu u režimu našeg Krivičnog zakonika, jer ga na drugi način dovodimo do apsurdnosti, odnosno licemernog odnosa prema zločinima i genocidu koji je počinjen u naše ime. Da bih ilustrovala primerom koji se dešava baš poslednjih dana, a da to ne bude primer Ruande, kao što sam činila u prethodnih nekoliko navrata istim ovim povodom, evo, podsetiću sve kolege da ukoliko bi ovakva izmena Krivičnog zakonika bila usvojena nikada ne bismo došli u situaciju da ministar vojni Vulin i predstavnik predsednika Republike Srbije, Nikola Selaković, na svoje rame dočekuju generala Lazarevića, i ne samo da ga dočekuju, nego da ga ministar

parlamenta da dođu kod mene u kancelariju, da se dogovorimo o daljem radu. (Marijan Rističević: Sutra?) Ne, nećemo sutra, jer rečnik uvreda će biti spreman i za sutra.

Koleginice Tepić, izvolite. Pošto sam prekinuta dok sam obrazlagala predlog za stavljanje na dnevni red predloga izmena i dopuna Krivičnog zakonika, po kojem bi krivično delo poricanja genocida i negiranje ratnih zločina bilo i u Republici Srbiji, onako kako treba, u koliko bi se odnosilo na sve presude, svih međunarodno priznatih sudova, a uglavnom onih koji nisu obuhvaćeni tekućim i važećim članom zakona, jesu prepoznati. Počela sam da dajem konkretan primer, i tu sam prekinuta, ja vas molim samo za malo pažnje. Dakle, mi smo pre nekoliko dana postali adresa za potpuno neverovatne vesti. Moje kolege iz Nove stranke i ja smo bili šokirani na koji način je general Lazarević, ne samo prihvaćen od strane ministra vojnog, Vulina, već i promovisan u budućeg predavača na Vojnoj akademiji.

Da je ovaj zakon izmenjen na način na koji ja tražim, da je skupštinska većina spremna da smogne snage i suoči se zločinima koji su počinjeni u naše ime, a veliki deo njih je odogovoran za tu politiku 90-ih, ova izmena bi bila stavljena na dnevni red i vodila bi se rasprava. Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog. Narodi poslanik Marinika Tepić, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predloga zakona o izmenama Zakona o igrama na sreću, koji je podnela Narodnoj skupštini 12. oktobra 2016. godine. Povreda Poslovnika narodni poslanik Nemanja Šarović. Izvolite. Gospodine Milićeviću, bili ste dužni odmah da mi date reč kada sam je zatražio, prošlo je i glasanje u međuvremenu vi ste najavili novi zakon. Mislim da ste vi dužni, pre svega da nam kažete šta se u ovom trenutku dešava u Skupštini. Član 27. kaže da predsednik Narodne skupštine predstavlja Narodnu skupštinu, saziva sednice, predsedava njima i vrši druge poslove. Gospođa Gojković priča sa drugim poslanicima, a govorniku prethodnom je bila okrenuta leđima. U skladu sa članom 32. kaže – predsednika Narodne skupštine u slučaju privremene sprečenosti ili odsutnosti zamenjuje jedan od potpredsednika koga on odredi, o čemu obaveštava sve potpredsednike i generalnog sekretara pisanim putem. Dakle, da li je gospođa Gojković sprečena, da li je odsutna, o čemu se radi? Treća stvar, vi morate konačno odlučiti da li ćete poštovati Poslovnik, ili ne. Ovaj Poslovnik ne valja ništa, ali još gore da ga selektivno poštujete, da čas može, da čas ne može. Odredite ovde, ne znam, neke dane kada ne važi Poslovnik, pa da može da se radi bilo šta, ili da se priča bilo šta, ali ne možete jednom govorniku dozvoliti da vređa najgore na svetu, pa onda ne dozvolite meni da obrazložim povredu Poslovnika, pa onda opet dozvolite gospođi Tepić da vređa najgore na svetu, i to čitav srpski narod, i da priča o nekakvom genocidu koji je izvršen u naše ime. Dakle, ili radite u skladu sa Poslovnikom, ili se i vi povucite. Dajte, ima koliko, četiri, pet, potpredsednika, hajde da menjamo dok ne nađemo jednog koji je u stanju da radi u skladu sa Poslovnikom, ili da promenimo Poslovnik. Poslovnik ne valja.

Dakle, obavestite nas kakvo je ovo vanredno stanje? Kakav je ovo deo sednice gde sve može i gde se ne poštuje Poslovnik? Upravo, u skladu sa Poslovnikom članom 32. koji kaže – potpredsednici Narodne skupštine pomažu predsedniku Narodne skupštine u vršenju poslova iz njegovog delokruga, to je upravo ono što ja činim kao predsedavajući. Da li je pojedinim poslanicima, pojedinim poslanicima opozicije dozvoljeno da govore o onome što nije, između ostalog u konkretnom slučaju deo predloga zakona o izmenama i dopunama zakona koji je predložila koleginica Tepić, mislim da ste svi bili svedoci dva, do tri puta sam sugerisao i insistirao da se ipak vrati onome što je predložila, da se vrati obrazlaganju zakonskog predloga.

Da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika? Želim i želim, prvi deo pitanja da odgovorite zašto predsednik Narodne skupštine ne predsedava ako je prisutna, a u skladu sa Poslovnikom je to obavezno. Uvaženi predsedavajući, dozvolili ste povredu člana 107, 108. i 109. Poslovnika. Možda povredu člana 107. niste mogli da sprečite unapred, ali ste bili dužni da primenite član 108. i član 109. Ovako besprizorno vređanje ovog doma, srpskog naroda, nazivanjem najčestitijih, najvećih, najpoštenijih i najhrabrijih vojnika i generala Republike Srbije koje je ikad imala genocidnim ljudima, vi niste smeli da ostavite nekažnjeno. Ovo je uvreda za svakog čestitog Srbina. Možda je gospođa koja je to izgovorila promenila partiju, ali svoj način razmišljanja očigledno nije. Hvala. Kolega Komlenski, jako dobro znate da je veoma teško predvideti o čemu će govoriti narodni poslanici, u ovom slučaju predložene dopune zakona o izmenama i dopunama zakona. Onoga trenutka kada sam smatrao da je kroz obrazlaganje ovog zakonskog predloga narušeno i dostojanstvo i ugled Narodne skupštine, reagovao sam i pokušao da sugerišem koleginici Tepić da ipak moramo voditi računa o tome, zapravo da je to prioritet, poštovanje Poslovnika i poštovanje dostojanstva i ugleda Narodne skupštine Republike Srbije. Iz tog razloga sam i prekinuo koleginicu Tepić u daljem izlaganju i insistirao da se Narodna skupština izjasni o predlogu.

Narodni poslanik Marinika Tepić, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama Zakona o igrama na sreću, koji je podnela Narodnoj skupštini 12. oktobra 2016. godine. Da li narodna poslanica Marinika Tepić, želi reč? (Da) Izvolite.

Jedino je obrnuta situacija kada mi se reč oduzima. Predlog da se Zakon o igrama na sreću uvrsti u predlog dnevnog reda kako bi se izmenio, jeste jedan jako važan predlog koji zapravo ima izuzetno pozitivne efekte na one najranjivije i najmlađe naše sugrađane, a to su deca uglavnom, čija se stanja i oboljenja koja se ne mogu lečiti u Republici Srbiji, a mogu lečiti u inostranstvu, potpomažu ovom izmenom Zakona. Naime, po Zakonu o igrama na sreću, deo oporezovanog prihoda od igara na sreću, prihodi od lutrije, od poker aparata, od kladionica, koji se oporezuju, deo tih prihoda se sliva direktno u republički budžet i to u iznosu od 60%, a preostalih 40% se raspoređuje u nekih pet oblasti, između ostalog i za lečenje stanja i oboljenja koja se ne mogu uspešno lečiti u Republici Srbiji. Međutim, to je u odnosu samo od 5% u odnosu na tih 40% koji se po osnovu Zakona o igrama na sreću deli, odnosno repartizuje u ove svrhe. Ideja i predlog zapravo koji kandidujem ovde svim koleginicama i kolegama jeste da se oporezovani deo od igara na sreću, od lutrije u prvom redu, kao što sam rekla, pošto je on najveći i ta lutrija ne treba da služi samo za noćne posetioce iz SNS, nego i za ovako plemenite ciljeve, da se taj odnos promeni, ne da bude 60% u korist velikog, da kažem budžeta i 40% u odnosu na ove manje grane, već da 50% ide samo u veliki budžet, a 50% da ide za Crveni krst za lokalnu samoupravu, za sport i omladinu i za lečenje stanja i oboljenja koja se ne mogu uspešno lečiti u Republici Srbiji, ali da se 5% od tih prethodno 40% poveća na 25% Praktično, da jedna četvrtina oporezovanog prihoda od igara na sreću, da se preusmeri za lečenje, kažem, naših najmlađih i najosetljivijih sugrađana, čiji roditelji vrlo često nisu ni upoznati sa informacijom da ovakva budžetska linija postoji, pa tako vrlo često, nažalost, apeluju na pomoć građana SMS porukama, na humanitarne koncerte, što je sasvim u redu i treba podsticati humanitarni odnos, naročito kada je pomoć najranjivijima potrebna, ali naprosto, postoji budžetska linija, postoji ekonomska klasifikacija u budžetu Republike Srbije koja je otvorena za ove namene, a ja tražim da se čist profit od igara na sreću preusmeri u većem iznosu za ovu nameru. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog. Narodni poslanik Marinika Tepić… (Nemanja Šarović: Po Poslovniku.) Kolega Šaroviću, napravili smo pauzu, da bi nastavili da radimo, ali izvolite. Gospodine Milićeviću, prekršili ste član 103. Poslovnika o radu Narodne skupštine koji kaže da – narodni poslanik ima pravo da usmeno ukaže na povredu postupanja predsednika Narodne skupštine, ako smatra da nije u skladu sa odredbama Poslovnika učinjenoj na sednici, koja je u toku i to neposredno po učinjenoj povredi. Vi ste meni rekli, nemate pravo na povredu Poslovnika, bez da ste me saslušali, bez da ste bilo šta uradili, a sada ću vam objasniti kako ste ga povredili. To što ste vi dali u skladu sa članom 112. pauzu od dva minuta i time ste prekršili Poslovnik, jer tu kaže – ako nije u stanju predsedavajući da na drugi način održi red. To je odredba koja ide nakon odredbi koje vama određuju načine kako se održava red, tako što ćete nekoga opomenuti, pa u krajnjoj nuždi ako se pobije, ako se napravi teži incident i udaljiti sa sednice. Još jedna veoma bitna stvar koju radite i vi i drugi predsedavajući. Dakle, dali ste pauzu od dva minuta, nastavili posle 30 sekundi, a maločas smo imali pauzu od pet minuta i nastavljeno je posle minut i po. Vi nemate pravo da na taj način dovodite poslanike u zabludu. Da li je sledeće što treba da očekujemo, da kažete, pauza do utorka sledećeg, pa da se sastanete u petak i da protrče ove tačke dnevnog reda? Ako ste odredili pauzu dva minuta, čekajte dva minuta, ako ste 30, morate čekati 30 minuta, po svaku cenu. Treća povreda zbog koje sam se originalno i javio je ta što ste gospodinu Komlenskom dozvolili da ukaže na povredu na koju sam ja prethodno ukazao, a to je povreda Marinike Tepić, koja je pričala o tome da je neko u ime srpskog naroda izvršio genocid i nemojte, najbitnije, nemate vi pravo iz vladajuće većine da svojatate generala Lazarevića, jer general Lazarević je u ratu branio ono što vi predajete u miru. Dozvolite molim vas, nema razloga da ulazite u komunikaciju, direktnu komunikaciju sa poslanicima, nema potrebe za tim, nema razloga. Dakle, moja namera nije bila da dovedem, čekajte molim vas, ja sam zamolio da nema direktne komunikacije i pokušavam da obrazložim, nije mi namera bila da dovedem u zabludu poslanike ni na jedan način, a sa druge strane, nije mi namera kao predsedavajućeg u ovom trenutku bila da onemogućim bilo kome da govori. Kolega Šarović je govorio puna dva minuta. Čekajte, dozvolite, član 112. pokušavam da obrazložim, kolega Milojičiću. Član 112. se koristi da bi se uspostavio red na sednici i upravo iz tog razloga sam shodno članu 112. dao pauzu. Postoji i onaj drugi nepopularni deo, a to su sankcije, nisam želeo u ovom trenutku da ih primenjujem, kažem nepopularni, jer ako ih primenjujete, onda poslanici opozicije kažu da imate dvostruke aršine. Niti imamo dvostruke aršine, niti imamo dvostruke standarde, imamo jedan Poslovnik i predsedavamo i poštujemo taj jedan jedini Poslovnik. Kakav je takav je, ali Poslovnik je Narodne skupštine Republike Srbije. Dakle, smatram da nisam povredio ukazane članove Poslovnika. Koleginice Gojković, izvolite. Povreda Poslovnika.

U pitanju je ovog puta član 103. stav 8. Očigledno je da poslanici koji su se javili pre mene Ako možete predsedniče da upotrebite vaša ovlašćenja da vodite sednicu i da uspostavite red na ovoj sednici, bez obzira na tendencije pojedinih poslanika da naprave danas haos na ovom zasedanju. Ubeđena sam da smo blizu istini da poslanici koji stalno mašu ovde vama pred očima sa povredama Poslovnika, ustvari, žele izbore. Izbore će dobiti, ali ne danas na današnjoj sednici. Molim vas, pošto po članu 103. očigledna zloupotreba povrede Poslovnika, jer se ovde poslanici javljaju da bi replicirali drugim poslanicima, da bi vređali poslaničku grupu SNS i ostale, upotrebite i oduzmite im dve minute od njihovog ukupnog vremena za diskusiju, a zatim vas molim, predsedavajući Sve sam očekivala, ali nisam očekivala da će poslanice učestvovati u haosu. Izvolite. Znači, molim vas, i vaša je dužnost da počnete da kažnjavate poslanike. Znači, imamo set mera koje mogu da uspostave red, jer poslanici su ovde u ovom parlamentu koji prave haos osetljivi samo na izricanje kazne koje znače umanjenje plata od 10% do 40% Molim vas, da u skladu sa Poslovnikom, počnete da primenjujete mere i uspostavićete red. To je jedini način komunikacije. Zahvaljujem. Da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi poslovnika? Ovog puta ne, ali sledeći put ako ne počnete da upotrebljavate mere oduzimanja reči i sankcija, tražiću. Zahvaljujem. Zahvaljujem, koleginice Gojković.

Pa, maločas, pre pola sata. Gospodine Milićeviću, ukazujem i na član 27. i samo jedno hipotetičko pitanje – ako vi dva puta za četiri minuta povredite isti član, hoćete da kažete da poslanik ima pravo samo jednom da ukaže, a da drugi put nema zato što je to, eto, ukazano pre 15 minuta ili dva minuta? Niste u pravu. Vi možete u svakom minutu da povredite član 108. i naravno da je pravo svih narodnih poslanika da na to odgovore i ukažu. Pre svega, ja vas molim da uvedete red u ovom visokom Domu Zaista hvala, jer zaista poslanici Demokratske stranke koji imaju 52 Predloga izmena i dopuna zakona, konkretna rešenja za naše građane, ne mogu ovde da obrazlažu normalna i demokratska rešenja u skladu sa našim Poslovnikom zato što se predstavnici vladajuće većine ne ponašaju onako kako priliči ovom visokom Domu. A za vas jednu molbu, zbog ovog Doma a ne zbog partije u kojoj vi pripadate, ako već vodite sednicu, vodite je vi i nemojte da dozvoljavate da vam predsednica parlamenta sa mesta diriguje šta ste uradili dobro, a šta ne. Kolega Milojičiću, kada ste maločas rekli da sam vas opomenuo da je već ukazano na povredu Poslovnika, član 108., dakle, Poslovnik je po tom pitanju jasan. Vaše je pravo kao poslanika, legitimno pravo, to pravo ne može niko da vam oduzme, da ukažete na povredu Poslovnika ukoliko smatrate da je povreda učinjena. Opet, moje je pravo kao predsedavajućeg da obrazložim da li smatram da sam povredio ili ne. Obrazložio sam, smatrajući da nisam povredio. Ja smatram da grešite, ali u svakom slučaju će se skupština u Danu za glasanje izjasniti. I, svakako, jedva čekam da čujem zakonske predloge i rešenja i trudim se i pokušavam sve vreme da nastavimo nesmetano sa radom. Da li želite da se skupština u Danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika? Zahvaljujem, kolega Miličiću. Narodni poslanik Marinika Tepić, ponoviću. Na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama Zakona o finansiranju lokalne samouprave koji je podnela Narodnoj skupštini 20. oktobra 2016. godine. Da li narodni poslanik Marinika Tepić želi reč? Zamoliću vas samo za deset sekundi, da dobijem obrazloženje, s obzirom da mi je oduzeta reč kada sam pokušala da obrazložim prvi svoj predlog zakona, a nisam uopšte bila saslušana, nije bilo moguće da me se čuje, da mi dozvolite da taj prvi zakon u ovom mom setu obrazložim. Dakle, predlog za izmenu i dopunu zakona o finansiranju lokalne samouprave, za koji imam nameru i tražim od vas podršku da se uvrsti u dnevni red i da otvorimo ponovo raspravu o tome, ima za cilj da opštinama i gradovima, odnosno jedinicama lokalne samouprave širom naše zemlje, vrati za početak onih 4,6 milijarde dinara, koji im je centralna vlast prošle godine, izmenom istog zakona, otela i otela im je nešto što je najsigurniji deo prihoda u opštinama i gradovima, a to je deo poreza na lični dohodak. Molim vas, znam da ste svesni situacije, ja apsolutno ne čujem sebe, znam da me slušaoci čuju i da ovo može da deluje vrlo smešno u obrazlaganju. Dakle ne čujem sebe, molim vas utišajte kolege. Dakle, ovo je jedan on načina da se i osnaže, bez obzira ko je na vlasti. Biće smenjeni i gradonačelnici i predsednici opština SNS i njihove klike, ali ovo je jedan važan zakon koji osnažuje autonomnost opština i gradova zato što im osnažuje finansije. Kada vam neko uzme iz vašeg novčanika ili vam smanji deo vašeg novca od vaše zarade, normalno je da ste zavisniji od njega, i to je učinjeno sa ovim zakonom i opštinama i gradovima. Ono što dodatno jeste problem, to je što su politički komesari SNS, počeli da teraju predsednike opština i gradonačelnike, ne samo da se zadužuju, to već znamo, to su javni podaci. Dakle, u milionima dinara su opštine i gradovi zaduženi i to za redovna sredstva, i ostaviće dug nekoj sledećoj, nažalost, vlasti, već su počeli da ih teraju da potpisuju izvršenja budžeta, tako da kod mene u Pančevu, pa širom Južnog Banata, uvek pominjem izvesnog Branka Malovića za kojeg imam pouzdane informacije, da tera gradonačelnike da potpisuju izvršenje budžeta, koji je protiv zakona. Dakle, postoje opštine, molim vas saslušajte me stvar je jako ozbiljna, koje su u ozbiljnoj finansijskoj krizi, koje će bankrotirati zato što su već potrošeni budžeti u prvom kvartalu ove godine. Nema razloga da obrazlagajući Predlog zakona o izmenama zakona o finansiranju lokalne samouprave spominjete osobe koje nemaju apsolutno nikakvih dodirnih tačaka sa dopunom koju ste predložili. Stavljam na glasanje ovaj predlog.